Pardon. Dneska mi to nejde.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana poslance Luzara.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Nyní je zde návrh pana poslance Dolínka, který navrhuje zařazení nového bodu, který nazval žádost školského výboru podle § 35 jednacího řádu použil plný název daného výboru.

Ale všichni víme, o čem hlasujeme.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.